Já nezpochybňuji, že to nemělo být tady, to je jasné. Takže to jsou věci, kterým vůbec nerozumím, nechápu.

Tím se dostáváme k naprosto zásadnímu problému, který s tímto balíčkem hnutí ANO má.

Jak uvádí v analýze RIA samo Ministerstvo financí, balíček pravděpodobně způsobí také recesi, růst nezaměstnanosti, negativní sociální dopady a ztrátu kredibility České republiky. Jako předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO a současně místopředsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a stínová ministryně financí apeluji na vládu, aby se při rozhodování o podobě konsolidačního balíčku vrátila ke svému programovému prohlášení, kdy jako dominantní zdroj fiskálního úsilí předpokládá úspory na výdajové straně rozpočtu.

Takové konsolidační tempo lze bezpochyby považovat za naprosto dostatečné.

Ve výsledku pak daňový balíček naruší stabilitu, předvídatelnost daňového prostředí, poškodí podnikání a zhorší životní úroveň obyvatelstva.

Naopak se plně ztotožňuji s výše zmíněnými náklady regulace, které identifikuje přímo sám předkladatel, to znamená Ministerstvo financí.

Místo toho, aby se vláda soustředila na čerpání evropských prostředků z končícího i nového programového období, kde je pro Českou republiku díky naší minulé vládě alokován jeden bilion korun, místo řádného výběru daní, kde nám jen letos uniklo asi 40 miliard korun, hodlá dramaticky zvyšovat daně.

No, to není k smíchu.